A tak se vás ptám, pane ministře, co konkrétního Ministerstvo školství dělá a udělá pro jazykovou přípravu dětí a mladých lidí z Ukrajiny. Děkuji za odpověď. Věřím, že zajímá nejenom mě, ale také kolegy učitele. Děkuji, paní poslankyně.

Na to, že byl v České republice tři dny, to byl slušný výkon. Aktivita Ministerstva školství k začlenění ukrajinských občanů bude plně využit systém bezplatné jazykové přípravy cizinců, který ale samozřejmě musíme zvětšit, protože počítáme jeho využití v mnohonásobně větším rozsahu. Další možné podpory zaměřené specificky na ukrajinské občany se připravují zatím v rámci interních materiálů MŠMT. Jejich součástí bude také jazyková příprava.

A teď to rozdělení. Já to rozdělím podle věkových kategorií. Jazyková podpora cizinců v předškolním vzdělávání: mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci běžné činnosti, při které dochází ke kontaktu dětí mezi sebou a učiteli přirozeně během pohybu v mateřské škole. Jazyková příprava je součástí předškolního vzdělávání v povinném předškolním roce. Je zaměřena na bezproblémový přechod do základní školy.

Jazyková podpora v základním vzdělávání: tam je bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání cizinců zajištěna ve školách řízených územními samosprávnými celky a určených krajským úřadem. Výuka probíhá ve skupinách o velikosti dvou až deseti žáků dopoledne v době běžné výuky nebo případně odpoledne. Cizinci z neurčených škol, většinou soukromých a církevních, mohou absolvovat výuku v krajem určené škole. Rozsah jazykové přípravy je nejméně 100 hodin, nejvýše 200 hodin po dobu maximálně deseti měsíců. Za prvé, intenzivní jazykové kurzy češtiny, které by nabízely jak střední školy, tak další instituce zabývající se výukou češtiny nebo cizích jazyků. Tyto intenzivní kurzy by byly v rozsahu minimálně 80 hodin, maximálně 320 hodin, v rozsahu maximálně čtyř vyučovacích hodin denně, minimálně jednu vyučovací hodinu denně a minimálně tři dny v týdnu.

Děkuji za odpověď. Prosím. Pane ministře, já vám děkuji za obsáhlou odpověď.

Děkuji. Pan ministr zareaguje. Pan ministr financí opět zvedal významně obočí, když jste se bavila o velkém balíku peněz, nicméně co se týká lidí, ano, ve školách jsou na to připraveni.

Vážený pane ministře, paní předsedající.

Proč tuto interpelaci na pana ministra financí?

V příštím týdnu by měly být podklady analytické komise a v dalším týdnu již začnou jednat segmenty se zdravotními pojišťovnami o úhradách zdravotní péče.

Můžete mi prosím, pane ministře, upřesnit, kolik tato platba bude? A jste již na nějaké částce s ministrem zdravotnictví dohodnut? A druhá otázka: Jste si vědom toho, že bez stanovení výše této částky není možné vést smysluplné jednání mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami na příští rok?

Máme přece odhady o objemu poskytnuté zdravotní péče, máme odhady počtu státních pojištěnců, máme odhady, kolik se zaplatí na zdravotním pojištění z firem a zaměstnanců. To jsou ty zásadní údaje.

To neznamená, že pokud budeme mít nějaký návrh na pracovní úrovni hotový, že budeme čekat, až skončí první čtení. Myslím, že ta jednání mohou začít bezprostředně mimo jiné kvůli tomu dohodovacímu řízení.